Já také děkuji. Jako první pan poslanec Benešík. Děkuji za slovo. Já jsem rád, že ta diskuse se dostala do věcné roviny, že není konfrontační. Jsem rád za to, že jsem se dozvěděl informace, které jsem předtím neměl, o systémových nedopatřeních, systémových chybách, problémech, které zřejmě, alespoň některé, budeme muset napravit v legislativě. Takže já jsem velmi rád, že ti řečníci i třeba z hnutí ANO tím, že toto prezentují, včetně pana ministra, říkají, že ta dnešní diskuse není zbytečná. To byl náš cíl, abychom si prostě řekli, co je špatně a jak to napravit. Ale my tuto situaci chceme řešit. Děkuji za to. Já také děkuji. Dámy a pánové, já budu konstruktivní. Máme veřejný statek, to je superpočítač v České republice, kde evidujeme pohyb 150 tisíc aut online a sestavujeme naprosto věrný a přesný obraz o tom, jak jezdí naše cesty.

Není to navigační systém, ale využívá to Česká televize, Český rozhlas a všechny ostatní navigační systémy včetně Sygic. Takže prosím, využijte těchto možností. Já také děkuji. Nyní se posuneme v obecné rozpravě je přihlášen pan poslanec Kolovratník. Prosím. Děkuji za slovo. A já vlastně ve své řeči jsem také některé webové služby chtěl zmínit.

Prostřednictvím pana předsedajícího chci vzkázat, ona to je hezká myšlenka, s kterou už ODS jednou nebo několikrát přišla, ale já chci říci, těch 5 miliard, to podle mě, pane kolego, vůbec není zanedbatelná částka. Ale třeba 4 miliardy, to jsou ty finance, které vláda každým rokem dává krajům na dvojky a trojky. Nezlobte se, ale myslím si, a byl jsem několik let předsedou dozorčí rady SFDI, že 5 miliard je sakra velká částka, o kterou bychom neměli přicházet, kterou bychom naopak do té infrastruktury měli dávat.

Tady došlo k jedné jednodenní situaci u nás, v České republice. Můžeme debatovat, jestli a jak byla mediálně zvládnuta, ale určitě to nebyla až tak extrémní situace, byť mám s plným respektem pochopení, protože jako opozice si můžete jakýkoliv bod vyžádat a diskutovat o něm. Ale pokud stále používáte ta slova o tristní přípravě, tristní situaci, tak já jsem si během té debaty udělal několik málo poznámek za těch posledních pár let hnutí ANO v resortu dopravy: Zákon 416 jsme dvakrát novelizovali, finální verze je tedy ta, která platí od loňského září, a vám všem patří dík za tu spolupráci, kde jsme se, všech devět klubů, na ní dohodli. Moc dobře víte, že vysokorychlostní tratě, ten projekt už není v teoretické rovině, ale běží. Pan ministr byl nedávno v Německu. Máme připraveny tři piloty vysokorychlostních tratí, které jsme schopni v řádu jednotek let začít stavět na hlavních koridorech. A teď prosím, nechci tu také ukazovat různé a různě pojaté grafy a hádat se, co je a co není nový kilometr.

Ono se říká, že všechno zlé je pro něco dobré.

Takže ty informace určitě lze získat. I tohle si myslím, že té situaci nebo řešení, předcházení problémů velmi dobře pomáhá.

Často nejsme usnášeníschopní.

Hlásím se k restu, který jsem slíbil a který chci dotáhnout v tomto týdnu, že vyhlásíme termíny, pevné termíny toho podvýboru na příští pololetí v souladu s harmonogramem Sněmovny, abyste o něm věděli.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Mám tu jednu faktickou poznámku pana poslance Skopečka. Vaše dvě minuty. Děkuji. Já jsem v žádném případě, a chtěl bych se ohradit, neřekl, že 5 miliard korun považuji za malou částku nebo za částku, která by neprospěla našim silnicím ať už krajským nebo celostátním. To určitě ne. Já jsem chtěl jenom ukázat, že z celého rozpočtu fondu je to částka minoritní, že daleko více do tohoto fondu plyne z dotací ze státního rozpočtu.

Takže to, co byste získali díky ekonomickému růstu navíc v hodnotě 130 miliard korun, a srovnáme to s 5 miliardami korun, které bychom mohli vrátit našim řidičům za to, že nejezdí a stojí v kolonách, si myslím, že je částka, kterou stát zvládne, pokud byste těch 130 miliard vynakládali na rozumné věci a ne na takové hlouposti, jako je jízdné zdarma nebo obědy zdarma, jak se chystáte. Děkuji.